Když jsem přemýšlel, jestli i my, občanští demokraté, do té debaty nějak vstoupíme, tak jsme se snažili najít řešení, které je výhodné pro klienta.

Jako první byl řádek bez regulace. Jednu z těch dvou jsem vám předložil. A tak vnímám i ten vládní návrh. Pan ministr financí říká, že ten návrh je úplně jiný než návrh pana poslance Šincla, tak kdybych tohle se pokusil rozsoudit, a to můžu, jsme v Poslanecké sněmovně a všichni jsme poslanci, tak oba tito kolegové mají pravdu. Ten návrh není ve sto procentech shodný, vládní návrh, o kterém budeme za chvíli hlasovat, ale kdybych to měl kvantifikovat, tak 85 až 90 % jsou totožné.

Všichni ostatní poslanci ze všech ostatních poslaneckých klubů hlasovali pro, když jsme to poprvé projednávali na rozpočtovém výboru. Potom ale pan ministr Babiš označil tento návrh za lobbistický a nevím jaký, důsledkem toho bylo, že ten zákon nebyl přijat, což nám nevadilo, protože pokud se domníváme, že nejlepší je žádná regulace, tak pokud nějaký typ regulace není přijat, tak nám to skutečně nevadí. V této chvíli se pan ministr financí i Ministerstvo financí a vláda jako celek skoro plně ztotožnili s původním návrhem pana poslance Šincla.

Když to předloží jeden člen Poslanecké sněmovně, tak je lobbistický, a když takřka stejný návrh předloží vláda, tak už to lobbistické není.

Ten návrh není nijak konfrontační, i pan ministr financí ve svém úvodním vystoupení řekl, že vlastně obdobný, neli totožný, předložil při minulém projednávání této problematiky člen vládní koalice, dokonce člen hnutí ANO, takže si myslím, že můžeme ten pozměňovací návrh přijmout, protože jde ve prospěch klientů.

A když nevěříte mně, tak se třeba zeptejte pana poslance Kubíčka z vládní strany hnutí ANO 2011.

Nechci hodnotit, kdo v jejich vzájemném souboji o obchodní podmínky má pravdu, kdo je lepší, kdo je horší, myslím, že nám to nepřísluší. Ale co je klíčové: Měli bychom pracovat na zvýšení finanční gramotnosti klientů nebo občanů, protože žádný zákon nezaručí to, že někdo nepodepíše pro něj osobně nevýhodnou smlouvu. A jediná šance, jak snižovat počet nevýhodných smluv, je zvyšování finanční gramotnosti, aby ti, kteří ty smlouvy podepisují a vypovídají staré, byli schopni posoudit všechny souvislosti, aby zbytečně nepřicházeli o vlastní prostředky. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.

Pane předseda Stanjura položil panu ministru financí otázku, když to byl v případě pana poslance Šincla lobbistický návrh, proč to není lobbistický návrh teď.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Legislativně technická úprava je uvedena v usnesení rozpočtového výboru. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel stanoviska garančního výboru a sdělil nám k nim stanovisko tohoto výboru. Prosím, pane zpravodaji. Ano, děkuji za slovo.

Pak by následovalo hlasování A2, to je vypuštění té jedné věty, a pak už hlasování o celku, takže je to vcelku prosté. Děkuji a ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh procedury. Jestliže tomu tak není, je tady žádost o odhlášení vás všech, odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru? Celkové usnesení nebylo přijato a při dílčím hlasování to neprošlo. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.